Děkuji za slovo.

Jedná se o možnost využívání přípravků na ochranu rostlin v rámci Evropské unie jako takové v rámci pásem, která jsou jasně vymezena. Jedná se v podstatě o to, pokud je přípravek pro dané použití povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravku na ochranu rostlin na trh v členském státě, který patří do stejné zóny pro povolení přípravků jako Česká republika, ústav takovýto přípravek po provedení odborného posouzení povolí pro dané použití pro vlastní potřebu formou vzájemného uznávání nebo vzájemného uznávání rozšířeného povolení na menšinová použití, a to v případě, že přípravek, ošetření přípravky je potřebné za a) pro dané použití není povolen žádný přípravek, za b) povolené přípravky nejsou v důsledku výskytu rezistence škodlivého organismu dostatečně účinné anebo volené přípravky nelze použít s ohledem na omezení stanovené jejich povolením nebo jiným právním předpisem. A následné odůvodnění: z důvodu registrování značného množství účinných látek v Evropské unii došlo v České republice k radikálnímu úbytku dostupných nástrojů pro pěstování řady plodin, které není za současného stavu možné v České republice produkovat konkurenceschopným způsobem. Ve zjednodušeném řízení se v podstatě toto řešit nedá. A vzhledem k tomu, že Česká republika není zajímavý partner pro velké nadnárodní společnosti, které chemické prostředky uvádějí na trh... Pane poslanče, já vás přeruším a poprosím kolegy, aby se ztišili.

Já také děkuji, pane místopředsedo.

Chci poukázat ještě na to, že se zde snažíme i zjednodušit proces povolování v České republice a dáváme kompetence dle mého názoru Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému jako garantovi toho, že daný přípravek je v pořádku, že legislativa splňuje legislativu Evropské unie a že použití v České republice nejenom že bude v pořádku, ale bude dodržovaná i kontrola. To si myslím, že je to nejdůležitější. A pokud se nám podaří vyvážit potřebnou ochranu rostlin s tím, že budeme schopni garantovat i ochranu životního prostředí, tak poté si myslím, že tento pozměňovací návrh nás posune dál i v zákonu, který jsme zde řešili, a to je zákon na ochranu životního prostředí, kde je ambice snížit vlastně potřebu jak hnojiv, tak přípravků na ochranu rostlin v rámci celé Evropské unie.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Tak, pane poslanče.

Děkuju pěkně. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Protože nezazněly žádné návrhy, které bychom hlasovali, končím zároveň druhé čtení tohoto návrhu a končím projednávání bodu číslo 11.